Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pan poslanec Navrátil stahuje svoji omluvu.

Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku Zákony prvé čtení, a to dle pořadí, které bylo schváleno v úterý. Připomínám, že ve 13 hodin máme pevně zařazený bod 149, sněmovní dokument 849, návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Mám zde přihlášeného pana poslance Roberta Králíčka. Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové. Já sem opět zdvořile a pokorně přicházím s žádostí o zařazení nového bodu, a myslím si, že ten bod není konfliktní, nebo aspoň já ho chci prezentovat jako nekonfliktní. Já bych využil toho, že tu je pan premiér, a chtěl bych, abychom aspoň půl hodiny věnovali diskusi na toto téma. Odůvodním proč. Možná jste v minulých dnech zaznamenali v tisku, že již proběhly první žaloby směrem k státu, které se týkaly vypnutí dezinformačních webů. My jsme k tomu přijali nějaké usnesení na výboru pro bezpečnost, ale pak to mělo nějaký samostatný vývoj, žilo si to svým životem a existují na to dva názory a dva pohledy.

Jak se tomu bude vláda věnovat, jestli to bude mít v gesci pan Klíma, nebo jestli na úřadu vznikne ten nový tajemník pro bezpečnost, který by to měl mít na starosti, jak je do toho třeba zapojeno Ministerstva vnitra a jejich Centrum terorismu a hybridních hrozeb. Takže myslím si, že je to důležité, není to kontroverzní, nepodávám to ani politicky, ani proti vládě, myslím si, že je to důležité, abychom tyto nástroje měli, abychom je i do budoucna mohli využívat, protože my ani nevíme, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet. Blíží se nám komunální volby, blíží se nám prezidentské volby a myslím, že i tu hrozí poměrně intenzivní kampaně s dezinformacemi. Děkuji za podporu. Také děkuji, pane poslanče.